A nyní se dostávám k tomu, proč vlastně toto zde říkám, neboť mi zase až tolik o zmíněný externí audit nejde.

Dámy a pánové, vlastní kontrolní mechanismy České televize, konkrétně činnost útvaru interního auditu společně s výsledky auditu externího, skutečně nemohou plně nasvítit veřejností požadovanou legitimitu hospodaření veřejnoprávního média.